Ještě bych uvedla, že návrh zákona projednaly dva výbory, kterým byl návrh zákona přikázán, a to výbor pro zdravotnictví a výbor pro sociální politiku. Oba výbory návrh zákona podpořily a doporučily s návrhem zákona vyslovit souhlas. Děkuji za pozornost. Děkuji. Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále se tiskem zabýval výbor pro zdravotnictví. Usnesení výborů máme doručena jako sněmovní tisky 263/1 a 2. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, který je zároveň zpravodajem výboru pro zdravotnictví, pan poslanec Vít Kaňkovský, a informoval nás o projednávání tohoto návrhu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Dobrý večer.

Začnu výborem garančním, kterým byl určen výbor pro sociální politiku. Jak už zde zmínila paní ministryně, vyslovil s tímto návrhem souhlas.

Po odůvodnění ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslance Víta Kaňkovského a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji, pane zpravodaji. To byl jeden výbor, výbor garanční. Jak už zde zaznělo z úst paní ministryně, výbor pro zdravotnictví projednal tento tisk s kladným stanoviskem. Přijal toto usnesení.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji obou výborů. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Maxová, které udělím slovo. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem velice ráda, že zde můžeme projednávat vládní novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která se především samozřejmě týká problematiky lékařské posudkové služby. Ačkoliv jsme slyšeli, že jak vláda, tak zpravodaj doporučují tuto novelu schválit a pustit do dalších čtení, vzhledem k tomu, že se této problematice poměrně intenzivně věnuji a sbírám fakta a čísla, vyvstávají na povrch určité pochybnosti o tom, zdali všechny návrhy na změnu, co se týkají lékařské posudkové služby, jsou správně koncipovány. Jeden pozměňovací návrh se bude týkat možnosti odvolacího správního řízení. Já hned vysvětlím proč. Vládní návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení převádí posuzování zdravotního stavu v odvolacím správním řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči z posudkových komisí Ministerstva práce a sociálních věcí na Českou správu sociálního zabezpečení. Cílem má být zkrácení doby řízení zapojením posudkových lékařů České správy sociálního zabezpečení, kteří dnes posuzují pouze invaliditu v námitkovém řízení, a zavedení monokratického posuzování, což znamená, že už to teď nebudou v přezkumném řízení posuzovat komise, ale bude to posuzovat pouze jeden posudkový lékař. Kromě výše očekávaných přínosů však spatřuji určité riziko v přijetí této části novely. Osoby se zdravotním postižením podávající opravný prostředek do budoucna přijdou totiž o možnost odbornějšího a pečlivějšího komisionálního posouzení posudkovou komisí. Toho nebude možné dosáhnout ani v přezkumném soudním řízení. Posouzení zdravotního stavu posudkovou komisí ministerstva je vyhrazeno pouze pro řízení ve věcech důchodového pojištění. Pokud napadne účastník řízení rozhodnutí o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči správní žalobou, nedojde k přezkoumání jeho zdravotního stavu posudkovou komisí jako v řízení o invalidním důchodu.

V případě zjištění vad řízení, nejčastěji nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, pouze zruší napadené rozhodnutí a vrátí věc k novému projednání, což znamená další prodloužení řízení. Pokud by měl soud k dispozici odborné posouzení posudkové komise ministerstva, mohl by již odvolací orgán ve zrušujícím rozhodnutí zavázat právním názorem ohledně posouzení zdravotního stavu účastníka řízení a soudní řízení by bylo rychlejší a efektivnější. Paní poslankyně, já se omlouvám. Jenom požádám kolegy, aby se opět ztišili a mohli jsme všichni poslouchat to, co říkáte. Prosím, pokračujte. Děkuji. Osoby se zdravotním postižením by tak získaly v soudním přezkumu podstatně účinnější prostředek obrany v případě nespokojenosti s rozhodnutím. Výše uvedená omezená možnost soudního přezkumu spolu se skutečností, že v obou instancích bude fakticky posuzovat zdravotní stav žadatele o dávku či průkaz lékař z téhož úřadu, to znamená České správy sociálního zabezpečení, dle názoru předkladatelů odůvodňují zavedení posuzování zdravotního stavu posudkovou komisí alespoň v přezkumném řízení soudním u dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Pro úplnost bych chtěla uvést, že na počátku účinnosti zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením takové posuzování posudkové komise v přezkumném soudním řízení na žádost soudu prováděly. Zavedení tohoto posuzování by nemělo přinést zásadní personální zatížení posudkových komisí. Z důvodové zprávy k zákonu vyplývá, že posudky pro přezkumné řízení soudní představují pouze 5 až 10 % stávající činnosti posudkových komisí ministerstva. Obdobné zatížení lze očekávat v případě posudkové činnosti u výše uvedených nepojistných dávek a průkazu pro osoby se zdravotním postižením.